A jako poslední návrh na změnu programu přednesl pan poslanec Lank, který chce, aby jako první bod dnešního jednání byl zařazen bod číslo 98.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 374, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro návrh 11, proti 81. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

Než otevřu první bod, přečtu ještě další omluvy, které dorazily.